Za mě je ten systém zkomplikovaný.

Čtyřiceti.

Takže já toto nepovažuji za zjednodušení.

Takže proto jsem připravila, jak jsem avizovala, dva pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím potom v podrobné rozpravě, a to: první se týká vrácení pojistného.

Pokud však podnikatel zjistí, že jeho příjmy v rozhodném období odpovídají nižšímu pásmu, je mu vrácena část daně, kterou zaplatil prostřednictvím záloh a která převyšuje daň podle tohoto nižšího pásma. Veřejná pojistná se však dle tohoto vládního návrhu nevrací, zůstanou tedy zaplacena ve výši podle zvoleného pásma, i když poplatník dosáhl příjmů pro nižší pásmo. Na to právě reaguje můj pozměňovací návrh, dle kterého by se vracela i část veřejných pojistných přesahující částku odpovídající nižšímu pásmu.

Navrhuji snížení počtu pásem paušálního režimu. Redukce pásem bude ze tří, které navrhuje Ministerstvo financí a vláda, na dvě. V mém návrhu budou poplatníci, kteří ve vládním návrhu zákona spadají do třetího pásma paušálního režimu, spadat do pásma druhého.

Tolik standardní politická debata k daňovému balíčku.

Měla to dostat odborná místa, měla mít šanci mít vliv na tento text, měla to probrat Legislativní rada vlády, mělo to projít třeba i zkráceným, ale řádným legislativním procesem, mělo to jít na výbory. Opozice by neměla mít jenom dnešek na podání pozměňovacích návrhů k tak zásadní změně.

To je přece naprosto nestandardní a bezprecedentní narušení.